Že se nestydíte! Žádní odborníci, mám partajní knížku, tak tam budu. To jsou ty argumenty. Děkuji. Nyní paní poslankyně Miroslava Němcová, potom s faktickou poznámkou poslanec Kudela a pak s přednostním právem pan ministr. Děkuji, pane místopředsedo. Já se hlásím z jednoho důvodu.

Byl to velmi slušný a určitě zůstal velmi slušným člověkem a velmi schopným reprezentantem Poslanecké sněmovny.

Tady se ukazuje ta metoda.

První pan kolega Miroslav Krajíček, druhou vy jako politická strana. Chci, aby tady zaznělo, že Miroslav Krajíček je velmi slušný člověk a to, jak se s ním zachází, nepřipadá v úvahu v normální společnosti.

Položil jsem pouze otázku není tahle opakovaná interpelace z důvodu, že pan Krajíček byl bývalým poslancem za ODS?

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Tak aby to zaznělo také z jiné politické strany.

To se stává. Pokud vím, bohužel došlo k tomu druhému případu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pokud ne, tak ta debata je úplně zbytečná.

Já vám ten životopis fakt přinesu. A po vás nic nechci. Už po vás nechci vůbec nic. Ani omluvu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vaším prostřednictví k panu Kudelovi. Vy se hlásíte ke křesťanství jako strana.

Vážení členové KDU, kolegové, kolegyně, poslankyně, poslanci, já vám můžu říci, že si nedokážu představit, jaký by byl skandál, když kvalitní lidé ze sociální demokracie v éře pravicových nebo středopravicových vlád zůstali na svých postech, dokonce bych vám mohl říkat ale já nespojuji profesní kariéru s partají, protože to je něco odpudivého, tak jací zůstali na funkcích náměstků ministrů. Jak se nesahalo na lidi, na kvalitní odborníky, i s nějakými stranickými příslušnostmi na Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu. Proto ta ministerstva fungovala na rozdíl od současného stavu na Ministerstvu financí.

Možná pak by se začal chovat jinak. A pak by mu možná také došlo, co že to tady vlastně řekl. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr zemědělství. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Ty újmy vůči státu byly v řádu stamilionů, spíše miliard. Já očekávám v příštích několika měsících, že tyto věci se plně představí veřejnosti.

Dobří pamětníci si pamatují, co se stalo, když nastoupila vláda Petra Nečase, co se dělo na některých ministerstvech, kdy odcházeli lidé, kteří byli velice zkušení. Já jenom dodám, protože pan poslanec Kudela tady vznesl tu otázku, ale aby to zaznělo pro všechny ostatní poslankyně a poslance.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Nedá si pokoj, že, ten ministr zemědělství. Zemřel předchozí generální ředitel.

A pak se divíte, že hájíme slušného člověka.

Fakt tomu nerozumím. A nedivte se mně. Hodně jsem se od něj naučil.